Myslím si, že zde vysokoškolští pedagogové, kteří sedí i ve vysokých pozicích v parlamentu, mohou potvrdit, že bychom potřebovali dodržovat zákony a rádi bychom se řídili tím, co je v právním předpise, a popravdě řečeno zatím se tím tak moc v praxi někdy neřídíme.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Takže já bych si dovolil říci, jak vypadá karenční doba z hlediska pozice ředitele školy.

Nemocenská je zavedena proto, aby lidé, kteří jsou nemocní dlouhodobě, měli příjem.

Já jsem vás neviděl! Omlouvám se. V tom případě... Přicházím nečekaně zprava.

Musím říct, že zejména ze strany zdravotních sestřiček, učitelek a učitelů skutečně naopak slýchám argumenty a prosby pro to, abychom karenční dobu a neplacení nemocenské od 1. dne zrušili.

Skutečně to není normální a prosím všechny poslance a poslankyně, abychom se zamysleli nad tím, jestli tohle je něco, co chceme dál trpět.

Takže tohle já jsem slýchával celé mládí a připadá mi, že tohle je také legitimní hledisko, aby ti lidé to prostě nepřecházeli.